Navrhuji, abychom určili poslankyni Markétu Pekarovou Adamovou a poslance Františka Kopřivu. Ptám se, zda má někdo jiný návrh. Nikoho nevidím.

S náhradní kartou číslo 10 hlasuje pan poslanec Kolářík.

Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 81. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Markétu Pekarovou Adamovou a Františka Kopřivu. Připomínám, že poslanci, kteří nejsou přítomni ani nejsou omluveni písemně, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů.

Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu, rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. V tuto chvíli mám několik přihlášek s přednostním právem. Jako prvního poprosím, aby se slova ujal pan místopředseda Vojtěch Pikal. Připraví se pan předseda Jurečka. Všechny vás poprosím o klid, prosím, zaujměte svá místa a umožněte vystoupení pana místopředsedy! Pane předsedo, děkuji za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, možná jste překvapeni, že vystupuji jako první. Já jsem také překvapen. Přihlásil jsem se včera někdy odpoledne. Ostatně již začaly volby. Dnes máme na pořadu, pokud ho schválíme, čtyři body a já bych chtěl sdělit stanovisko svoje a případně stanovisko našeho poslaneckého klubu k těmto bodům a podpořit schválení programu této mimořádné schůze. Osobně jsem se přihlásil k tomu, abych primárně hovořil o bodu, který je na pozvánce uveden jako druhý.

Vláda k tomuto návrhu vydala negativní stanovisko.

Takže proto podporuji projednání tohoto tisku tak, abychom mohli zavést alespoň korespondenční volbu v zahraničí.

Takže si myslím, že to je vhodné srovnání.